Byla to změna zákona o státní sociální podpoře a hmotné nouzi a týkala se zejména příspěvku na bydlení, přídavku na dítě a zvýšeného příspěvku na péči.

Prosím. Děkuji, pane předsedající.

Umožnili jsme, aby se nezkrátil příspěvek na zaměstnávání osob se zdravotním postižením o náhrady mzdy na překážkách.

A já si myslím, že malé a střední podniky jsou páteří české ekonomiky.